Za prvé. Způsob zdanění pojišťoven je podle nás extrémně nešťastný, je nespravedlivý a Česká národní banka k tomu dává negativní stanovisko právě proto, že vy zdaňujete i rezervy, které sama Česká národní banka pojišťovnám nařizuje držet. To je prostě podle mě způsob, který není žádným způsobem obhajitelný. Druhá základní výhrada způsob zdanění hazardu. Místo toho, abyste řešili výherní automaty, které stále představují v České republice ten největší problém, tak řešíte úplně všechno ostatní a výherní automaty ignorujete. Nevidím důvod zvyšovat živé hry, nevidíme důvod zvyšovat kurzové sázky.

Tolik k hazardu. Tam prostě je potřeba to nějakým způsobem racionalizovat. Já doufám, že se to v této Sněmovně podaří. Úplně nepochopitelný návrh na zvýšení vkladu do katastru nemovitostí o tisíc korun na dva tisíce. Takže když si člověk kupuje pozemek, co stojí pět tisíc, tak zaplatí dva tisíce poplatek, to je přece úplně na hlavu postavené. To, že jsou tam nějaké byrokratické náklady, tak pojďme řešit, jak je možné, že u převodu pozemku za pět tisíc jsou byrokratické náklady státu, které přesahují tisíc korun, a neřešme to tím, že prostě plošně zvedneme ty poplatky na dvojnásobek. Včera se tady vedla obrovská debata o tom, že přece hlavně nesmíme zvyšovat koncesionářské poplatky za televizi, které jsou, tuším, 135 korun, já s tím souhlasím, nezvedejme to, ale netvařme se pak, že je v pořádku zvyšovat jiné poplatky o tisícovku, zvlášť když tu máme daň z nabytí nemovitosti 4 %.

To jsou asi základní výhrady.

Ten paragraf je prostě naprostý omyl, který se tam dostal podle mě nějakou byrokratickou chybou. Máme jedinečnou šanci to napravit. Děkuji. Já děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

My tady dlouhodobě vidíme na příkladu třeba tohoto zákona, že ten systém diskuse je veden tak, že paní ministryně vystoupí, my si tady řekneme své, my chceme diskutovat, chceme argumentovat, chceme slyšet protiargumenty, a vždycky nastane to, že teprve na konci celé té diskuse paní ministryně vystoupí a shrne své připomínky k těm našim vystoupením a de facto se diskuse nevede, je to jenom shrnutí poznámek.

Já bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, na začátek ocitovat pár vět: